Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s krátkou zpravodajskou zprávou. Navrhovaná novela zákona upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. V současné právní úpravě je uvedeno, že vyhovíli poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje požadované náležitosti. Na výše uvedená rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Výše uvedená právní úprava poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je však v souvislosti s vývojem právního řádu a s vývojem judikatury překonaná. Současný právní stav se tedy jeví jako dlouhodobě neudržitelný. Je proto třeba upravit vztah poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ke správnímu řádu. Navrhuje se proto jednostupňové správní řízení, tedy žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc se nebude moci rozhodnutí, kterým bude ukončeno správní řízení, odvolat ani proti němu podat rozklad. Vyloučena bude i obnova řízení. Soudní přezkum rozhodnutí v návrhu vyloučen není a účastník řízení se tedy bude moci obrátit se správní žalobou na soud. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Vilímec, kterému dávám slovo. Poté pan zpravodaj. Děkuji, pane místopředsedo.

Nechci opakovat to, co zde bylo řečeno.

Já jsem obecně pro to, aby takových těch individuálních dotací výrazně ubylo.

Na základě nějaké zveřejněné výzvy umožňující neohraničenému počtu všech potenciálních žadatelů takovou žádost o návratnou finanční výpomoc podávat.

Víte, takový ten boj za absolutní transparentnost vede totiž potom až k absurdním výsledkům a podle mého soudu tady v tomto případě i k určité ztrátě zdravého rozumu.

Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem je přihlášen pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ještě než navrhnu zkrácení lhůt, tak bych reagoval na to, co tady řekl pan kolega Vilímec.

Tak vzhledem k tomu, že jsme v určitém časovém presu již nyní s ohledem na termín konání voleb, tak jsem nadán možností vyhlásit ten termín dopředu po prvním čtení a při jednání rozpočtového výboru, když to bude na programu, tak už potom budeme schvalovat. Nebudeme tedy přerušovat to jednání, ale rovnou schválíme ty případné pozměňovací návrhy. Tak to jenom pro ty, kteří mají zájem a chuť podávat pozměňovací návrhy do rozpočtového výboru.

Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, já jsem si váš návrh poznamenal a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že žádnou další přihlášku nevidím, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pan navrhovatel nebo pan zpravodaj. Není tomu tak.